Děkuji panu předsedovi výboru. Má někdo jiný návrh v podrobné rozpravě? Není tomu tak, končím podrobnou rozpravu. Pokud nemá pan ministr zájem, tak budeme hlasovat o návrhu na usnesení, který předložil výbor pro zdravotnictví. Hlasování pořadové číslo 25, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro návrh, který předložil zdravotní výbor. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím tento bod.